Dneska se ten polotovar vaří. Nelíbí se nám samozřejmě ani ten mechanismus přerozdělování peněz, který je výhodnější diametrálně více třeba pro Slovensko, pro nás naopak. Myslím si, že to je nedůstojné poslanců, kteří mají hájit zájmy českých občanů, aby dávali takovýto bianko šek a dopředu kývali na všechno, co z Bruselu přichází. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Ondřej Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, velmi stručně. Ten princip je poměrně jednoduchý. Některé věci je dobré řešit, nebo je efektivnější řešit na evropské úrovni, některé je efektivní řešit na národní úrovni a některé například na krajské nebo na obecní, asi to všichni známe. Dálnice spravuje stát, je to logické, jsou to páteřní komunikace, centrální orgány, a okresky, silnice druhé a třetí třídy, naopak kraje, protože samozřejmě mají menší význam, to je princip subsidiarity v praxi.

Nemyslíme si, že by to bylo v pořádku, čili byli bychom rádi, můžeme tu diskusi vést, ale aby kompetence v oblasti zdravotnictví zůstaly na té národní úrovni, aby se nepřenášely dále. A pokud jde o to, že se tady občas zmiňuje Evropská unie, Evropská unie nám řekla, Brusel nám řekl my teď jednáme o pozici vlády České republiky, kterou na tom jednání bude zastupovat předseda vlády České republiky, který je zde přítomen. Takže ten Brusel, to jsme i my, máme tam svůj hlas a v zásadních věcech, konkrétně co se týče například i vlastních příjmů Evropské unie, předseda vlády České republiky má právo veta. My nemusíme absolutně nic přijímat a ve většině těch případů prostě můžeme odmítnout a zavetovat ty záležitosti, které se nám nelíbí. Paní poslankyně Helena Langšádlová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Nikdo si nemyslí, že se mají kompetence hromadně předávat na úroveň Evropské unie. Ale co se ukázalo v posledních měsících, tak to je to, že Evropská unie, jak všichni víme, stojí na volném pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb.

To je myslím velmi důležité. A jinak, za mě, vím, že náš premiér může blokovat, ale já bych byla velice ráda, aby došlo ke konsenzu, protože v našem zájmu je, aby došlo co nejrychleji k ekonomickému oživení celé Evropské unie. A chtěla bych říct, že se mi líbí i ten návrh usnesení, který tady je předkládán, velmi souhlasím s tím, co tady zaznělo i včera, že se máme postavit velmi konstruktivně a co nejrychleji dojít k dohodě o oživení, protože každé prodlení vlastně bude i naší ztrátou. Pan poslanec Jan Skopeček, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně. Já chci zareagovat na kolegu Benešíka, který říkal, že Brusel jsme my, že my tam budeme vyjednávat, že můžeme, když se nám to nebude líbit, leccos zavetovat nebo blokovat. Ale pak se ho chci zeptat, proč tedy včera já jsem si mohl přečíst společný postoj některých opozičních stran včetně KDUČSL, která bez toho, že bychom věděli, co se nakonec v rámci toho vyjednávání podaří dojednat nebo vyjednat, tak dopředu premiérovi řekla ještě před dnešní debatou o té pozici, že máme s tím plánem na obnovu souhlasit a že máme akceptovat i některé věci, které jsou na první pohled pro nás třeba finančně nevýhodné. Tak vy včera vyzvete spolu s ostatními opozičními stranami, ať to přijmeme, bez ohledu na to, když nevíme, jak to bude vypadat, a dneska tady na plénu slyším, že můžeme něco blokovat. Máme blokovat něco? Já si myslím, že ano, pokud to bude pro Českou republiku nevýhodné, pokud tam třeba budou společné evropské daně, pokud budeme čistými plátci, respektive ten benefit pro nás nebude tak vysoký jako pro ostatní země, pokud tam bude společné sdílení. Ano, to si myslím, že pak to máme vetovat. Děkuji. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. KDUČSL rámcově podporuje toto jednání, podporuje filozofii, že pokud máme celoevropský problém, tak bude lepší ho řešit celoevropsky. Notabene když jsou ekonomiky propojené.

Takže filozoficky my podporujeme jednání, podporujeme plán obnovy, to ale neznamená, že prostě máme pasivně přijmout všechno. Pan premiér tady včera řekl několik výhrad. Já jsem tady jasně řekl, že s celou řadou jeho výhrad se dá souhlasit a souhlasíme, s celou řadou výhrad nesouhlasíme a k celé řadě výhrad, které tady přednesl, se dá určitě diskutovat. Takže já si myslím, že toto se nevylučuje.

Budeme pokračovat dalšími faktickými poznámkami. Nejprve ale omluvy.

Pan poslanec Lubomír Volný hlasuje s náhradní kartou číslo 2. Na řadě je faktická poznámka paní poslankyně Heleny Langšádlové, připraví se páni poslanci Kopřiva, Skopeček s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

Takhle to přece vůbec není. V zájmu České republiky, ale i ostatních států je, aby se vzpamatovala celá Evropská unie. Má to jít do cílů, které opravdu povedou ke zvýšení hospodářského růstu, k zlepšení situace v zaměstnanosti. Je to příležitost i pro uplatnění nových technologií. Je tam mnoho příležitostí. Ale opravdu ten postoj, že vlastně jsou to kupecké počty nejsou to kupecké počty, opravdu v zájmu České republiky je, aby se vzpamatovala ekonomika celé Evropské unie jako celku, protože když se tak nestane, budeme koukat jenom jako na ten náš rozpočet, tak Česká republika jako exportní země bude první země, která na to šeredně doplatí v zaměstnanosti, v hospodářském růstu.

Myslím, že je velmi krátkozraký ten pohled, který tady byl přednesen.